Navrhuji tedy proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Já vám také tímto, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji hezký podvečer, vystřídali jsme se v řízení schůze. Děkuji za vystoupení panu ministrovi a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení tohoto zákona, a tím je pan poslanec Jan Lacina. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já pana ministra doplním velmi stručně.

Celkový dopad na státní rozpočet, v tomto případě především na rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se bude odvíjet od intenzity výkonu dohledu, jaká bude třeba.

Dle požadavků Ministerstva financí však musí být personální zabezpečení nové agendy v náběhové fázi zajištěno bez nároku na jakékoliv navýšení stanoveného počtu míst, souvisejícího nárůstu objemu prostředků na platy a dalších výdajů.

Děkuji za úvodní slovo pan zpravodaje. Nyní v tuhle chvíli otevírám obecnou rozpravu. Jako první s přednostním právem a s písemnou přihláškou se přihlásil pan poslanec Jakub Michálek, kterému tímto dávám slovo. Děkuji za slovo.

Současně je potřeba říct, že problematika autorského práva tady historicky nebyla řešena úplně tak, jak bychom jí měli věnovat pozornost, a věřím, že teď se to změní. A zejména v souvislosti s tímto tiskem bude řešena problematika práv lidí s postižením, kteří mají problémy se sluchem a podobně, o které bude mluvit kolegyně Klára Kocmanová, a současně, a to už trochu předesílám i k tomu dalšímu tisku já tady nechci vystupovat několikrát, tak jenom říkám, že v autorských zákonech a související problematice jsou určité nášlapné miny, kterým bychom měli věnovat pozornost, a že i Evropská unie občas šlápne vedle, a takové ty nápady, jako že budeme nutit webové stránky, aby něco automaticky filtrovaly, a že každý bude muset tedy nastavovat nebo pořizovat nějakou speciální umělou inteligenci, která to bude nějakým hlubokým způsobem rozdělovat, co tedy je legální, co tedy je nelegální, kde platí výjimka, která vyplývá z autorského zákona ve vztahu třeba k parodiím a podobně, to jsou bohužel věci, kam ještě vývoj technologií nedospěl, takže není možné to zatím dělat automaticky. Takže jsou tam oblasti, které já vnímám velmi kriticky, už na straně Evropské unie, a i vzhledem k tomu, že to není koaliční tisk, protože to jde od minulé vlády, tak si myslím, že bude potřeba ještě velmi diskutovat k tomu, abychom našli skutečně podobu, která bude v souladu s programovým prohlášením vlády. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi, který se k tomu postavil čelem, a věřím, že už tedy skončila doba, kdy na Ministerstvu kultury vládla OSA, a že skutečně budeme hledat řešení, které bude ve prospěch jak uživatelů, tak i autorů a celého kreativního odvětví, že najdeme skutečně spravedlivé řešení, které to vyrovná v mezích toho, co nám evropské právo umožňuje, a najdeme takový způsob, aby současně ta implementace nedopadla na naše podnikatele, kde samozřejmě inovace v digitální oblasti mohou být zdrojem velké části našeho ekonomického produktu. Takže neměli bychom nutit naše provozovatele k věcem, které jsou neproveditelné, nerealistické, a hledat způsob, který bude přijatelnou implementací v následujícím procesu. Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji za shrnutí tohoto návrhu, a jak už avizoval kolega Jakub Michálek, měla bych k tomuto tisku pár slov, a to zejména ve vztahu k pozměňovacímu návrhu, který budeme v budoucnu podávat. Podle České unie neslyšících je v Česku až půl milionu sluchově postižených. V návrhu tak, jak je předložen, se na ně bohužel zapomíná, a to i přesto, že je to něco, co požaduje samotná evropská směrnice, která je základem této novely, přitom ten problém je prostý.

A to je něco, co můžeme společnými silami změnit. Návrh v současné podobě zcela odstraňuje dnes existující zákonné kvóty na pořady se skrytými a otevřenými titulky a na pořady přístupné pro lidi se zrakovým postižením. Nahrazuje obecnou povinností poskytovatelů televizního vysílání připravit akční plány, kde je míra zajištění a navyšování přístupnosti ponechána pouze na jejich uvážení.

To vše povede ke zhoršení právní vymahatelnosti přístupnosti audiovizuálních služeb pro neslyšící. Podotýkám, že ani dnes ze stávající právní úpravy není jasné, jak přesně mají provozovatelé televizního vysílání zmíněné kvóty plnit. Bez upřesňující definice není praxe jasná a dochází k výkladovým sporům, kdy například provozovatel vysílání s licencí celých pět let neotitulkuje ani jeden pořad, protože daná formulace v zákoně umožňuje chápat povinnost zpřístupňování jako pouhé reprízování stále stejných pořadů, často ještě během nočních hodin, kdy většina lidí spí a na televizi se nedívá. Jinými slovy, potřebujeme osobám se sluchovým a zrakovým postižením zpřístupnit více pořadů, a to včetně těch nových. Je nutné dát všem poskytovatelům stejné podmínky a na jejich pevném základě přístupnost obsahu navyšovat. Směrnice Evropského parlamentu to umožňuje státům takto implementovat. Proto mi dovolte na tomto místě v závěru uvést, že bychom tento návrh zákona měli pustit do výborů a následně do druhého čtení, kde budou tyto nedostatky opraveny. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni, k faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Aleš Juchelka. Mockrát děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, určitě budeme podporovat samozřejmě tady tento pozměňovací návrh České unie neslyšících. Už jsme se tím zabývali i v minulém volebním období, jak tady správně řekl pan ministr Baxa.